A nyní prosím pan poslanec Foldyna. Já bych chtěl mluvit k vám, paní místopředsedkyně. Vy tady neustále argumentujete Maďarskem a panem Orbánem. Kdo určuje, co je a co není pravda? Nedávno se říkalo, že v Maďarsku není žádný benzin ani nafta.

Co je to? Vy se neustále navážíte do Maďarska a do Orbána a na čem stavíte to, co je a co není pravda? Kdo vám to říkal?

Prostě tady běží oboustranná dezinformační a informační kampaň a tu lze porazit jedině pravdou. Jak jste na to přišla?

Vážená paní předsedající, milé poslankyně, ctihodní poslanci, jen krátce na úvod: kdo si počká, ten se dočká. Takže došlo i na mě. Je tomu zhruba rok, co jsem stál u tohoto pultíku, abych vám řekl, čemu se plánuji ve funkci ministra zemědělství věnovat.

Té vládě, jejímž jsem členem. Té vládě, která byla v důsledku rozhodnutí předchozí vlády postavena před velmi složitou situaci. Té vládě, která aktuálně řeší jednu z nejhorších inflací v historii Česka a která musí každodenně hledat řešení, jak pomoci nejpotřebnějším. A právě tato vláda bude muset nyní odložit řešení problémů našich občanů a vypořádat se s tímto návrhem opozice, který přišel shodou okolností v mezivolební době pro volbu nové hlavy státu, kam se přihlásil i lídr opozice. Na úvod si dovolím ještě jednou připomenout, že jako vláda jsme tuto zemi přebírali ve stavu obrovského růstu zadlužení státu, digitalizace byla prováděna letargicky, správa věcí veřejných byla zanedbaná, populismus byl povýšen z politického směru na hnutí až téměř na sektářskou víru. Ano, v takovém stavu jsme převzali vedení této země po době, kdy vládl zde nepřítomný poslanec pan Andrej Babiš. Při přípravě dnešního vystoupení jsem se díval do podkladů, které jsem měl před rokem k dispozici. Všude energetická krize a z toho pramenící inflace. Jak se nám ten svět změnil. Některé priority byly upozaděny, jiné, nové se však objevily. Tak to prostě v životě chodí. Než přejdu k rekapitulaci jednotlivých bodů programového prohlášení vlády, kterým vás, milé poslankyně a vážení poslanci, provedu, že naše vláda v rezortu zemědělství plní, co slíbila, dovolím si nejprve malé zemědělskoekonomické zarámování. Možná si pamatujete, že před necelým rokem jeden z agropotravinářských magnátů děsil zdejší veřejnost tím, že chleba bude stát 200 korun a kdoví, jestli bude a co všechno se stane. Rok se s rokem sešel, a hle, vidím, že chleba stojí zhruba 45 korun v obchodech. Ano, není to málo, to nepochybně. Ale máme zde v meziročním srovnání patnáctiprocentní inflaci, takže cena je bohužel v relaci a k žádnému výstřelu do výšin k 200 korunám za chleba nedošlo.

To se postupně začne promítat do poklesu cen potravin. Naše vláda ceny energií pro podniky i domácnosti zastropovala. Každý potravinář i zemědělec tak nyní ví, s čím může počítat, a to po velkou část loňského roku nešlo. Proč to říkám? Všichni vidíme, kam se nyní dostává cena pohonných hmot. Podobný vývoj čekám i u cen zemědělských komodit a potravin. Od začátku roku leží spotová cena energií hluboko pod vládním stropem, takže výrobní kalkulace musí vycházet a objevuje se zde prostor pro zatím mírný pokles cen.

To se jako pokaždé v historii projevilo v cenách. Dnes nás ona panická přirážka opouští, protože vidíme, že přes veškerou snahu zahnat Evropu do kouta se to Putinovi nepodařilo a zjevně nepodaří. My si dokážeme poradit i bez jeho plynu a situace se začíná zklidňovat.

Ukazuje se, že naše reakce byla správná. V panice jsme zachovali chladnou hlavu, pomohli jsme potřebným adresnou sociální pomocí a se zásadními kroky jsme počkali na dobu, kdy se situace zklidní. Tímto postupem jsme odvrátili nedozírné následky zbrklé reakce. A nyní pojďme ke konkrétním bodům našeho programového prohlášení. Slíbili jsme, že zvýhodníme ekologicky hospodařící zemědělce a menší firmy. A stalo se. Zvýšili jsme podíl redistributivní platby u přímých plateb z 10 na konečných 23 %, což znamená větší podíl menších farmářů na celkové podpoře. A není to jen o této velké systémové změně. Činíme řadu dalších, menších kroků. Pro příklad uvedu, že jsme u projektů financovaných z unijních zdrojů Ovoce a mléko do škol zavedli povinný, minimálně desetiprocentní podíl produktů z ekologického zemědělství.

Vytváříme podmínky pro menší farmy, ale nejen pro ně, aby preferovaly ekologický způsob výroby a tento se jim i finančně vyplácel.